Všichni víte, že dlouhodobě sleduji zejména resort dopravy.

Trestuhodně jste snížili rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury v příštím roce na 86 % rozpočtu letošního, z více než 101 mld. na 87 mld. Trestuhodně jste snížili rozpočet Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty o téměř polovinu.

Takto přece nelze plánovat ani stavět.

Letos jste vyčerpali a teď poslouchejte všichni dobře nulu! Nulu.

Situace je vážná a dokazuje to, jak moc ignorujete varování odborníků, manažerů v dopravě i stavebnictví, novinářů a samozřejmě také nás v opozici. Nejen v resortu dopravy vládne kvůli vašim krokům beznaděj. Prosím vás tedy závěrem o podporu mých pozměňovacích návrhů a také, abyste zvážili svá slova a přestali lhát o tom, že naši zemi rozvíjíte, protože to minimálně v resortu dopravy prostě není pravda.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený předsedo vlády, vážení přítomní členové vlády, kolegyně, kolegové.

Jde o to, že u spousty programů, u spousty věcí, které směřují nějakým způsobem k smysluplné soudržné společnosti, můžeme ověřovat, zda fungují, a současně jsme schopni zjišťovat, jenom to často neděláme, co nefunguje, kde nám některé systémy vedou jen k tomu, že se replikují začarované kruhy.

Je tam díra v tom opuštění instituce a v tom, aby člověk zvládl běžné fungování.

Strašně se nám začínají zhoršovat předčasné odchody ze škol, zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, ale i jinde. Předčasné odchody ze škol, to znamená jak nedokončené základní vzdělání, tak třeba jenom započatý první ročník nějaké střední školy. To jsou tisíce mladých lidí. A teď ta souvislost.

Je to samozřejmě bytová nouze, kvalita bydlení, zvládání bydlení a potom exekuce.

Tam je právě zkombinováno to, jak souvisejí ty absence ve školách a potom předčasná ukončení školní docházky s těmi sociálními aspekty, a to zejména bydlením. Ukázalo se, že právě spousta obcí v naší zemi toto nijak palčivě nevnímá, protože jsou to u nich ojedinělé problémy.

Když nebudeme jednat, bude to jenom ještě horší. A zase je tu ta souvislost právě k bytové nouzi, k bydlení. Těch zhruba 20 tisíc dětí ze zhruba 10 tisíc rodin, které vyrůstají ve velice nestabilních bytových podmínkách, potom typicky má problém právě s dokončením školy.